Děkuji za pozornost. Děkuji.

Tak samozřejmě, je to lež.

A nic takového není.

Bylo to mimo vědomí vlády, mimo vědomí mé. A samozřejmě na druhé straně my tady hlavně řešíme bezpečnost našich občanů. To znamená, že naše bezpečnostní složky mají nějaké požadavky, aby se zabránilo např. teroristickým útokům. Takže to není tady špiclování. Ale my musíme respektovat přece požadavek zpravodajských služeb. A od toho vlastně ty složky tady jsou. Ony to mají řešit.

Ale tady samozřejmě nějaké požadavky jsou. A je to jenom pro bezpečnost českých občanů. Takže žádné špiclování není. A není to pravda. Prosím.

A já tady mám jeden slajd z té prezentace, který vám potom, pane premiére, věnuji, kde je jasně ukázáno, jak bude kontrolováno, zda dotyčné auto má, nebo nemá zaplacenou dálniční známku.

Možná pouze některé, a to jenom kvůli nějaké evidenci, aby se vědělo, kolik aut projíždí a nemá zaplaceno, tak aby se na to policisté na ten úsek mohli zaměřit. Takže celé je to prostě prapodivné.

Není to problém. Znovu opakuji, kdo nezaplatí známku, teď elektronickou, tak ten systém má oznámit policii, policie koná.